Návrh zákona podpoříme.

Děkuji za slovo. Dovolím si jenom krátce zareagovat.

Podle mě to nejde. Ale to jsou už ty detaily, které můžeme řešit.

Nikoho... Závěrečná slova ještě budou. Ale vy máte zájem ještě v obecné rozpravě?

Opravdu, pane předsedající, velmi krátce. Chtěl bych poděkovat všem za tu širokou diskusi, která tady byla. Akorát mě trošičku mrzí, že po té velmi široké diskusi, která se příliš netýkala tohoto zákona, tak bereme ta vystoupení kolegů poslanců spíš jako takovou exhibici.

Proto můžu za náš klub říci, že my podpoříme vládní návrh. Nebudeme podporovat ani návrh pana kolegy Martina Baxy, ani pana kolegy Lukáše...

A v tomto panu ministrovi věříme. Děkuji za pozornost. A teď se jenom zeptám. Takže vy nechcete faktickou? Kdyby na faktickou, tak první, ale teď jste... Tak pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo.

Tím navazuji na poslance Váchu.

Dále hodláme s tím obsahem pracovat.

A navíc jsou tu dvě usnesení Sněmovny, která nás k tomu vyzývají.

Velmi jednoduše. Říkal jsem to ráno na výboru, zopakuji to i na plénu.

Stejně tak na druhé straně, pokud jsou stanoveny podmínky a nejsou nikoliv z objektivních překážek, ale z nějakých jiných důvodů ze strany rodiny naplňovány, tak ano, je namístě to řešit standardně tak, jako když se dítě vyhýbá prezenčnímu vzdělávání.